Jediné co jsme chtěli, nebo já, abyste nám zdůvodnil, a klidně krátce, proč Ministerstvo financí vašimi ústy říká, souhlasím nesouhlasím k těm třem pozměňovacím návrhům. Ráno jste říkal: Já jsem plně připraven, jsem vám k dispozici, a pak tady mlčíte.

Vy jste včera říkal, že máme číst seznam přítomných členů Poslanecké sněmovny, tak mnohem kratší je seznam členů vlády, v této chvíli to jsou dva, kteří by to mohli přečíst. A to je všechno.

Takže váš argument časové tísně prostě není relevantní. Je to přesně naopak, než říkáte a tvrdíte. Nyní pan předseda Okamura, po něm pan premiér. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já musím skutečně reagovat na slova pana premiéra. Jsou tam načteny nějaké pozměňovací návrhy, ke kterým se nemůžeme ani pořádně vyjádřit, protože o nich ani pořádně nevíme. V podstatě není ani prostor si ty návrhy prostudovat. A pak nám tady pan premiér řekne tři dny poté, že nemáme řečnit, přestože na to máme právo, že se nesmíme vyjadřovat, nesmíme to před veřejností komentovat, nesmíme sdělit svoje názory. V podstatě jsme tady od hlasování. No tak takhle jsem si všiml, že to má pan premiér uděláno ve vládní koalici, že jenom hlasujte jako mašinka a jenom mačkejte tlačítko a mlčte, pokud možno nevystupujte, protože když se podíváme na poměr vystupujících poslanců vládní koalice za uplynulý rok a poměr vystupujících v opozici, tak buďto mají zakázáno vystupovat, anebo k tomu možná nemají co říci, ale to nevím, to už jsem se nikoho konkrétně neptal.

To není skutečně možné. A vy jste, pane premiére, skutečně odborník v tom, že hodíte vinu činnosti vládní koalice potom na opozici, a já vůbec za Úsvit nevím, jak jsme k tomu přišli.

To znamená, my jsme minulý týden dostali od vašeho ministra pana Dienstbiera schůzku, aby se předsedové klubů plus jedna osoba potkali ve středu večer 10 minut po skončení schůze na jednání, které trvalo asi hodinu a půl, ohledně vašeho vládního návrhu zákona o obecném referendu. O závažném zákonu. A teď zase říkáte, že jsme neměli být přítomni na vaší schůzi, naši předsedové poslaneckých klubů plus jedna osoba, když se tady mělo o něčem hlasovat. Tak teď tedy nevím!

Dále se musím vyjádřit ještě k tomu tlaku, že prý se tady, abychom nezdržovali zákony, které tady leží několik měsíců.

A byli bychom rádi, aby konečně se dostal na projednání na schůzi Poslanecké sněmovny. To znamená, půl roku blokuje vládní koalice, a nejsme v tom sami, jak jsem zjistil, jsou to návrhy i KSČM, jsou to návrhy ODS, TOP 09, jsou to návrhy v podstatě nás všech, tak už půl roku blokuje vládní koalice demokratické projednání těchto zákonů na plénu Poslanecké sněmovny. Mně to připadá tak, že to děláte skutečně už naschvál. Proto také jsme se v úterý sešli, předsedové poslaneckých klubů, opozičních poslaneckých klubů, a řekli jsme si co teď. A my chceme, abyste alespoň jeden opoziční návrh za každou stranu určitě nechali projednat na každé následující schůzi Poslanecké sněmovny. Protože to není možné. Vy normálně, já chápu, když nám vládní většinou zamítnete naše návrhy po diskusi tady v plánu, před veřejností, před médii a řekneme si pro a proti, ať to potom vyhodnotí občané. Ale to, že vy dokonce nepustíte ani opoziční návrhy na projednání do pléna, to znamená, abychom my nemohli vyúčtovat vlastně naši práci před veřejností a nemohli jsme říci pro a proti, a aby tady byla demokratická veřejná polemika před občany nad správností těchto návrhů a nad vaši protinávrhy a protinázory, tak to je opravdu vrchol a je to skutečně horší, je to horší, než to bylo vůbec dosud v Parlamentu České republiky. To je absolutně nedemokratický postup.

Ale to, proč jsme tady v časové tísni letos, je kvůli služebnímu zákonu. Takže prosím vás, pane premiére, neříkejte, že jsme v časovém tlaku kvůli opozici, ale řekněme si na rovinu, protože já zas tak krátkou paměť nemám, že je to kvůli neschopnosti vlády předložit alespoň nějaký funkční služební zákon. Ale vždyť tam kvůli tomu, že pozměňovací návrhy dokonce předkládali vládní poslanci, to znamená, vy jste se tady vlastně nemohli dohodnout vzájemně ve vládní koalici, tak jsme tady strávili obrovský čas a teď jsme v časové tísni.

Já jsem tady byl, například. A když jsme tady chtěli jednat například v rámci dopoledních interpelací, tak kolik tady bylo ministrů vlády při dopoledních interpelacích? Dva, ne? No tak vy jste tady byl, ano, ale jinak tady byli dva ministři.

Protože když někdo nezvládá dvě funkce, tak by bylo dobré, aby jednu položil a třeba se do ní eventuálně v budoucnu třeba někdy vrátil. Ale závěrem chci říci, že to, že tady je časový tlak, není kvůli opozici. Absolutně všechno! To, že tady ten zákon o těch platech visí já nevím už kolik měsíců, je absolutně vina vlády a vládní koalice. To přece není naše vina!

Proč jste to pořád odkládali? Já tomu absolutně nerozumím. Proto závěrem bych chtěl říci, je to absolutně odpovědnost ás, většinové vládní koalice, co se tady děje. My na to, jak jsem dal už ten konkrétní příklad, dokonce naše zákony tady nejsou dávány ani na plénum, jsou tady v řadě už půl roku. To znamená, to je nejlepší důkaz toho, že my na to vůbec nemáme vliv a vy si prosazujete přesně, co chcete. To znamená, toto jsem chtěl říci a prosím, pane premiére, nesvádějte to na opoziční strany, resp. chci mluvit jenom za hnutí Úsvit. My s tím nemáme vůbec nic společného. Je to čistě vaše vládní odpovědnost, co se tady děje, jaký je program schůze a co bude prohlasováno a co ne. Nyní s přednostním právem pan premiér. Prosím, pane premiére. Děkuji, vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně a poslanci. Já bych chtěl dát procedurální návrh, abychom měli čas pro naši konstruktivní diskusi o návrzích, které tady dnes projednáváme, tak bych chtěl navrhnout, abychom hlasovali dnes ve třetím čtení i po 14. hodině.